Kdo nám vydělává víc, když tak pořád hledáme ty peníze?

V nejnižší třídě chcete pomoci různými příspěvky a říkáte, že nebudete plošně pomáhat, ale je to stejně náklad státu, střední třídě nepomůžete, ti to naopak celé zaplatí ze svého a díky nim a inflaci znehodnotíte jejich současné úspory.

Stát si musí umět říci, co chce.

Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Cílem je skutečně si říct ty konkrétní kroky, jak je vydefinovat a najít ten průsečík, který mezi námi je, a říct si ty konkrétní kroky, které bychom v tuhle chvíli mohli udělat. Ty kroky budou formulovány jak směrem k vládě České republiky, tak samozřejmě budou přeneseny na jednání zemědělského výboru. To, že se na všech těch krocích asi neshodneme, že každý bude mít představu jinou, to je druhá věc.

Protože tím, že my nejsme výkonná složka státní moci, exekutiva, tak my samozřejmě tady rozhodujeme většinou hlasováním.

Otázka je, jakým způsobem s tím naložíme a jakým způsobem s tím budeme pracovat.

A já věřím, že nějaký konsenzus tam najdeme, abychom byli schopni toto formulovat za Poslaneckou sněmovnu směrem k vládě České republiky.

To, že svoláváte tu schůzku je zítra určitě dobře, protože ta situace je velmi vážná.